Z toho důvodu se přikloním k zamítnutí zákona ve třetím čtení. Další je přihlášena paní poslankyně Mračková, připraví se pan poslanec Válek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolila reagovat především na předřečníka pana Ivana Adamce, protože jsem tady byla několikrát zmíněna ohledně pozměňovacího návrhu, který předkládám k návrhu tohoto zákona, ale i návrhu zákona, který předkládá pan Dolínek.

Pak následovala velmi intenzivní komunikace s Ministerstvem dopravy, nejenom s hejtmany, ale i starosty, které zastupuje jak Svaz měst a obcí, tak Sdružení místních samospráv.

S příchodem nového pana ministra, pana Kremlíka, nám bylo jasně řečeno, že bohužel toto memorandum nemůže být naplněno, a to především z toho důvodu, že tendr ještě není ukončen. To znamená, že se hledala cesta. Ta cesta se hledala tak, že se ihned vytvořila pracovní skupina, ve které byli opět zástupci Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv vím, že tam byla i paní Věra Kovářová , kde se intenzivně scházeli a řešili tento problém. Pravdou je, že bylo dohodnuto, že to půjde původně poslaneckým návrhem. Všichni víte, že legislativní proces je velmi složitý.

Proto v součinnosti s Ministerstvem dopravy a říkám to tady s veškerou zodpovědností a řekl to i pan Kopřiva na hospodářském výboru, že oni tento návrh v součinnosti se mnou připravovali, takže byl i legislativně zkontrolován se tento návrh předložil.

Tento plošný zákaz, neboli zákaz tranzitní jízdy, se týká nákladních automobilů nad 12 tun, to znamená těch nejtěžších automobilů a kamionů.

Ještě bych chtěla zdůraznit jednu věc, a to že Ministerstvo dopravy původně dalo nesouhlasné stanovisko.